Dušan Pavlović? Nije tu. Nije prisutna. Saša Radulović? Nije prisutan. Aleksandar Stevanović? Dame i gospodo, mogao bih ponoviti izlaganje od pre nekih 15 meseci, kada smo isto govorili o izboru sudija. Nesporno je koliko je značajno da nema ni trunke sumnje kada je reč o izboru i sudija i tužilaca i zamenika i celokupne sudske vlasti. Sigurnost građana da su izabrani baš najbolji od najboljih je nešto što značajno podiže našu zemlju i u svetlu ljudi koji žele da investiraju u Srbiju, koji žele da se bave biznisom, koji žele da se bave bilo čim u Srbiji. Jedna od stvari koju najbolje može ponuditi naša zemlja je pravna sigurnost i to ne košta ništa. Iz toga je bitno da nema trunke sumnje oko izbora kandidata. Da je samo cela stvar i cela tabela urađena malo transparentnije ne bi toga bilo i to je šteta. Nije da mi mislimo da vi niste dali vaš maksimum, ali šteta ostaje. Nije bitno da li je kriterijum takav da je jednostavan ili da je kriterijum da je izuzetno komplikovan. Bitno je da su svi ocenjeni po istom kriterijumu. Međutim, ako vam kriterijum kaže da su svi dobili petice ili je jako veliki broj dobio petice, onda je u stvari taj kriterijum postavljen previše nisko i nije moguće uočiti neke fine razlike koje postoje između kandidata za koje ja pretpostavljam da jesu dobri, odnosno ostaje taj rizik da smo između više dobrih kandidata možda izabrali nekoga ko nije superheroj sudstva, a da smo propustili da izaberemo neke koje bi mogli bolje odgovoriti potrebama trenutka. To je jedna načelna primedba. Kažem, to isto izlaganje je bilo pre 14 meseci i bilo bi dobro o tome razmisliti, jer nama sleduje reforma sudstva u nekom skorijem periodu i to je jedan od zahteva naših evropskih integracija i to je nešto što ćemo morati uraditi. Neke stvari o kojima se govori, kada je reč o promeni Ustava nećemo morati uraditi da bismo postali članica EU, ali način izbora sudija hoćemo i moramo promeniti. Zato je jako bitno da i pre nego što počnemo sa tim promenama, da dobro razmislimo kako biramo sudije i da izbegnemo zamke, jer imali smo jednu katastrofalnu reformu sudstva, koja nas i dan danas mnogo košta, da izbegnemo zamke da u narednim reformama koje će biti oličene u promenama Ustava, ne uradimo pogrešne stvari i da ne uradimo to samo zbog toga što će pre ili kasnije EU da traži te promene od nas, nego zbog toga što radimo da bismo imali jedan bitan resurs u našem društvu, nezavisno i efikasno sudstvo. Malo šta je dobar poziv da neko dođe da se bavi poslom u nekoj zemlji, kao što je nezavisno i efikasno sudstvo. Postoji još jedna tačka a reč je o izboru predsednika Saveta guvernera Narodne banke Srbije. Ako bi možda i za način kako se rukovodi nekim segmentima NBS, mogao bih da imam i određene kritike, prevashodno što se NBS u nekim oblastima pojavljuje zaista kao kočničar reformi, na primer kao kada je u pitanju „kraud fanding“ gde naše inovativne firme ne mogu da prikupljaju bez velikih troškova sredstva širom sveta. Kada je reč o sistemima platnog prometa i konkurencije u tim sistemima, kada je reč o izboru Saveta guvernera, ja ne mogu da dam lošu ocenu, štaviše. Jedna od dobrih stvari koju je ova vlast uradila, kada je izabrala sadašnju guvernerku, ja se nadam, nije mešala u njen posao, jer guverner je nezavistan od izvršne vlasti i nezavisnost Centralne banke je postulat u svim zemljama Evrope. Jeste raspršena jedna najveća iluzija koja je nama u Srbiji 12 godina servirana, a to je da je guverner čudotvorac i da samo čudotvorni i magični guverneri mogu da naprave zemlju bez inflacije. Bez priče o čudotvorcima, mi sada imamo zemlju u kojoj nema inflacije i zemlja u kojoj je stopa inflacije takva da je Srbija po inflaciji blizu kriterijuma konvergencije odnosno masterskim kriterijumima i to je jedna jako dobra stvar. Kada govorimo o kandidatu za predsednika Saveta guvernera, treba reći da je to prva stvar u opisu njegovog posla, a to je predlaganje i režima kursa i savetovanje u vezi bitnih stvari koje se tiču monetarne politike i predlaganja strategije NBS. Sa te strane, možemo reći da je predlaganje kandidata koji je do sada vodio tu funkciju jedan potez koji je dobar i još jedna primedba načelnog karaktera, pošto smo svi ozbiljni poslanici, a ja verujem da je takva i velika većina ovde, ako ne i svi poslanici, pročitao biografije ljudi koji su kandidovani za neka druga tela. Ozbiljna država, kada ima ozbiljne konkurse i ozbiljno procenjuje kandidate je poželjno da ima nešto što bi se nazvalo jednim uporedivim obrascem. Jedna od dobrih stvari koji bi srpski sistem izbora ljudi na javnim funkcijama trebalo da ima, to je nešto što bi se zvao jedinstveni formular CV ili biografija u Srbiji, gde možete kada posmatrate više kandidata koji se paralelno prijavljuju, da imate strukturu koja je lako uporediva. Trenutno imamo kandidate koji pišu literalne forme, mogu biti jako dobri kandidati, a imate i kandidate koji koriste neke forme koje su u svetu dominantne, neke kandidate koji to rade na način koji misle da je njima logičan. Kada bismo imali nešto što bi se zvala srpska forma biografije za javne funkcije, bilo bi svima nama lakše da poredimo kandidate, pa vidimo na tački 4. školska sprema, na tački 5. je neformalno obrazovanje, na tački 6. je iskustvo. Šta se stavlja u okviru iskustva, tu je pozicija, ko je kontakt osoba i šta su bili zadaci? Na taj način bi bilo lakše porediti kandidate i onda biti zaista siguran da u analizama ništa nije propušteno, a to nije neki naročit posao, jer nas isto čeka u evropskim integracijama, gde već godinama imamo nešto što se zove evropski formular CV. Kandidatima koji su predloženi na ove funkcije mogu samo da sad unapred čestitam izbor koji će se desiti tokom današnjeg dana i da im poželim mnogo uspešnog rada na pozicijama na koje će biti izabrani u vrlo skorom roku, a kolegama hvala na pažnji tokom mog izlaganja. Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijava za reč, pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Izvolite. Hvala. Da se nadovežem na raspravu koju smo imali, pre svega da se zahvalim što sam dobila pojašnjenja detaljna i odgovore. Jasnije mi je mnogo situacija sada u proceduralnom smislu nego što je bila pre vaših odgovora, s tim što moram da odreagujem na deo oko kriterijuma i oko rang liste. Znači, kao što rekoh, ta rang lista ima objavljene samo ocene sa stručnog ispita, a vi ste rekli da postoje mnogi drugi kriterijumi da bi se napravila razlika i oni nisu objavljeni. Apelujem da, iako zakon propisuje samo kriterijum stručnosti, da se na rang listama objavljuju svi, i oni koji su u pravilniku. Nigde ne piše da to ne možete da objavite. To je jako bitno. Povećajte, molim vas, transparentnost u radu. Okačite sve biografije, sve ocene, sve kriterijume. Druga stvar, rekli ste da su predstavnici Alumni kluba Pravosudne akademije imali svog predstavnika na toj sednici 14. decembra i da je on bio prisutan tokom rasprave i samo je bio zamoljen da izađe po proceduri, kako i treba, u trenutku kada je došlo na red tajno glasanje. Ja moram da vam kažem da su oni reagovali vrlo transparentno. Nisu meni lično, nego na Tviteru. Odgovorili su – naš predstavnik je došao na sednicu, ali je ubrzo po otvaranju isključen pre bilo kakve rasprave o bilo kom kandidatu. Ako je rasprave i bilo, onda je to bilo tajno. Pazite, mene stvarno ne zanima ko govori istinu, a ko ne govori istinu. Jedino što ja ovde vidim jeste da neko lažno svedoči. Tu je bilo 11 prisutnih osoba, devet članova i dva iz zainteresovane javnosti. Svih 11 osoba je usko vezano za naše pravosuđe, a neko lažno svedoči, jer imamo suprotne iskaze o tome šta je bilo na toj sednici. Molim vas da proceduralno nađete načina da se ustanovi ko lažno svedoči zbog građana, zbog našeg pravosuđa, a ako proceduralno to nije moguće, ustanoviti. Pozivam medije da izvrše pritisak, da se razvrca ko ovde govori istinu, a ko lažno svedoči. Nedopustivo je da ljudi koji su ovako usko vezani za pravosuđe imaju oprečne iskaze o tome šta se desilo 14. decembra na toj sednici. Ponavljam još jednom, ne držim stranu ni vama ni njima. Samo se sekiram što uopšte imamo oprečne izjave tim povodom. Apelujem da se istraje do kraja. Što se tiče transparentnosti, mogu da vam kažem da je vaše izlaganje u smislu poverenja bilo vrlo ubedljivo, ali opet na nivou „majke mi“ Molim vas, dajte da sve kriterijume vidimo, da ne moramo blanko intuitivno nikome da verujemo, nego na osnovu činjenice. Hvala. Hvala koleginice Stamenković. Izvolite. Poštovane kolege narodni poslanici, veliki broj građana Srbije kada se nađe pred sudovima i pred tužiocima pravno neuk, bez neke ekonomske moći ili političke moći biva samleven i morate da zamislite sebe u jednoj takvoj situaciji. Takođe, veliki broj sudija i tužilaca koji savesno i tačno obavljaju svoj posao nažalost su saučesnici i ćute, jer ne žele da se zameraju kolegama, centrima moći, interesima ili političkim strankama. Time takođe čine krivično delo jer ih zakon obavezuje da kao službena lica kada saznaju za postojanje krivičnog dela moraju da reaguju. To vam je ta današnja slika pravosuđa, ključni problem Srbije. Ogroman broj građana trpi od sudova, od izvršitelja i mi moramo time da se pozabavimo. Zadatak nas kao narodnih poslanika je da to rešimo. Ukoliko neće ova vladajuća većina, Srpski pokret Dveri ima hrabrosti i može da se uhvati u koštac sa tim problemom i ja sam vam rekao – reforma koja očekuje ceo sistem Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Danas na kraju rasprave po ovim tačkama dnevnog reda pre svega želim da čestitam predstavnicima Visokog saveta sudstva da su obavili jedan vrlo odgovoran zadatak i danas taj zadatak koji su obavili u smislu predloga kandidata i podneli Narodnoj skupštini na izglasavanje su obrazložili. Ono što je ostalo kao centralna tema današnje rasprave su upravo izbor sudija, predsednika sudova i to je ono što danas treba i svima onima koji će preuzeti ovu funkciju da bude budućnost, načine na koji će organizovati sudove, tako da sudije donose odluke koje će zaista građanima Srbije vratiti poverenje da postoji pravo i pravda za svakog pojedinca u Srbiji. Mislim da svako od narodnih poslanika ima takvo stanovište i da svako od nas je imao neko iskustvo koje nas je negde duboko povredilo kada je u pitanju pravosuđe i mislimo da je ovo put u stvari za nalaženje najboljih rešenja da naše pravosuđe bude efikasno i u skladu sa evropskim standardima. Čestitam vam danas na tom poslu i mislim da svi oni koji će danas biti izabrani, odnosno izglasani treba da na određeni način shvate da je prevelika odgovornost pred njima i mislim da će taj svoj posao obavljati krajnje časno i pošteno. Ono što sam htela da odgovorim određenim mojim kolegama, a smatram da je potrebno zbog javnosti prvo da kažem da mi je žao što moja koleginica koja je izašla nije znala da kandidat za predsednika Saveta Agencije za energetiku Dejan Popović nije bio do sada predsednik Saveta. Do sada je prethodnih deset godina vršio funkciju LJubomir Maćić, koji zaista nije podneo finansijski plan, odnosno odbor nadležni nije usvojio poslednji plan iz prostog razloga što se nije uskladio sa isplatom plata koje su bile odluka uopšte Vlade Republike Srbije zbog toga što ima druge pravilnike i druga dokumenta po kojima isplaćuje svoje plate i samim tim je došao u određeni vid prekršaja, ne njegovom greškom, ali greškom poštovanja zakona, a ne poštovanjem odluka koje je donela Vlada Republike Srbije zbog toga što je u nadležnosti rada Skupštine, a ne Vlade Republike Srbije i zbog toga su to neke stvari koje treba da menjamo kada je u pitanju rad same Agencije. Treba reći još da je Agencija jedini regulator i zbog toga ona mora da postoji. Kada govorimo o pravosuđu i NBS, mislim da je sigurno jedan od mnogih načina da se reši pitanje kredita ljudi koji su u švajcarcima upravo onaj koji NBS radi, a to je korak po korak rad sa bankama, jer svako drugo rešenje zahteva plaćanje iz budžeta Republike Srbije, znači da bi 50.000 korisnika koji jednostavno imaju ovakve ugovore kao fizička lica se prelilo na teret svih građana Srbije, a to onda jednostavno ne bi bilo korektno i prema budžetu Republike Srbije i prema građanima koji su poreski obveznici, a svi smo mi poreski obveznici, tako da jedino rešenje NBS i sudova je da sarađuju po ovim pitanjima i da jednostavno svojim merama NBS svaku banku na određeni način uvodi u pravilan režim rada kada su u pitanju ovi krediti. Na kraju se zahvaljujem određenim poslanicima opozicionih stranaka koji su shvatili da određene predloge treba podržati, kao što su predsednici Saveta guvernera NBS i kao što je direktor Uprave i nadam se da će zaista, kao što je i sama Agencija za energetiku, izbor sudija i nadam se da će u danu za glasanje svojim glasom podržati ovakva rešenja koja su predlog današnje sednice. Hvala vam što ste danas bili prisutni kao gosti na ovoj sednici i hvala svim kolegama koji su podržali današnje predloge. Zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka od 19. do 32. dnevnog reda. Zahvaljujem se gostima i njihovom doprinosu današnjem radu. Određujem pauzu od pet minuta.

Izvucite vaše kartice i ponovo ih ubacite u sistem.

Saopštavam da je u sali prisutno 135 narodnih poslanika, u stvari 137 trenutno.

Poštovani narodni poslanici prema članu 168. stav 3. i 4. Poslovnika Narodne skupštine u toku sednice Skupštine izuzetno se mogu po hitnom postupku na dnevni red sednice staviti predlozi za izbor, imenovanje i razrešenje i prestanak funkcije pod uslovom da sednici prisustvuju većina od ukupnog broja narodnih poslanika. O svakom predlogu za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku, Narodna skupština prethodno odlučuje bez pretresa prilikom utvrđivanja dnevnog reda, odnosno u toku sednice odmah po prijemu predloga pod uslovom da sednici prisustvuju većina od ukupnog broja narodnih poslanika. S obzirom na to da su u proceduru pristigli predlozi odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koje je podnela poslanička grupa SNS i Predlog za razrešenje generalnog sekretara Narodne skupštine, Svetislave Bulajić, koji je podnela predsednik Narodne skupštine Maja Gojković 9. marta 2018. godine, sa predlogom da se donesu po hitnom postupku u toku sednice, a imajući u vidu da današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, ispunjeni su uslovi da se Narodna skupština izjasni o svim ovim predlozima. U skladu sa tim prelazimo na odlučivanje. Poslanička grupa SNS, na osnovu člana 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se po hitnom postupku uvrsti u dnevni red tekuće sednice tačka – Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 7. marta 2018. godine. Stavljam na glasanje ovaj

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog. Poslanička grupa SNS, na osnovu člana 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se po hitnom postupku uvrsti u dnevni red tekuće sednice tačka – Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 7. marta 2018. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog. Predsednik Narodne skupštine Maja Gojković, na osnovu člana 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se po hitnom postupku uvrsti u dnevni red tekuće sednice tačka – Predlog za razrešenje generalnog sekretara Narodne skupštine Svetislave Bulajić, koji je podnela Narodnoj skupštini 9. marta 2018. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 134 narodna poslanika, protiv – šest, nije glasalo sedam od ukupno 147 narodnih poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj

jedinstvenog pretresa, podsećam vas da shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.

Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika. Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koju je podnela poslanička grupa SNS. Da li predstavnik predlagača, narodni poslanik, dr Aleksandar Martinović, predsednik poslaničke grupe SNS želi reč? (Ne) Hvala.

listama poslaničkih grupa nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja jedinstvenog pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa? (Ne) Zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke. Prelazimo 34. tačku – Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije. Pre otvaranja jedinstvenog pretresa, podsećam vas da shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.

Saglasno članu 92. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SNS.

Tačka 35. dnevnog reda – Predlog za razrešenje generalnog sekretara Narodne skupštine Svetislave Bulajić. Pre otvaranja pretresa, podsećam vas da prema članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe. Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika. Otvaram pretres o Predlogu za razrešenje generalnog sekretara Narodne skupštine Svetislave Bulajić. Da li predlagač Maja Gojković, predsednik Narodne skupštine, želi reč? Nije prisutna. Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?

Naravno da Poslovnik predviđa ovakvu mogućnost, ali ja bih voleo da postavim pitanje baš vezano za ovu tačku dnevnog reda – čemu ovolika žurba i čemu ovakva vanrednost i hitna okolnost da menjamo sekretara Narodne skupštine? Mislim da je to zaista čudna situacija, jer, ponavljam, kada smo napravili ovaj saziv, vi ste bili ti, odnosno Maja Gojković je bila ta koja je predložila sadašnjeg generalnog sekretara i ova vladajuća većina ju je izglasala. Naravno da je vaše pravo da postavljate generalnog sekretara, odnosno pravo ove vladajuće većine da postavlja generalnog sekretara u skladu sa svojom političkom voljom, ali je takođe pravo svih nas narodnih poslanika, svih 250 koliko nas ima i iz vlasti i opozicije, jer generalni sekretar nije nebitna funkcija i u operativnom radu poslaničkih grupa vrlo često smo usmereni na generalni sekretarijat, da prosto ne budemo iznenađeni jednom takvom vanrednom okolnošću. Smatram da je i nekorektno to što činite i kako postupate. Jer, ponavljam, vi ste birali ovu ženu. Nije sporno da možete da je razrešite, ali mislim da to činite na krajnje nekorektan način. Želeo bih da iskoristim ovu priliku i da ukažem da je zaista jedna loša atmosfera u Skupštini, koju najviše generiše upravo predsednica parlamenta Maja Gojković, koja je očigledno i inicajtor ove smene i posredi je verovatno neki lični sukob.

Sve je to u redu, ali dok god sam narodni poslanik, ne možete mi uskratiti pravo da govorim, jer građani su me izabrali. Kolega Nogo, niko vam ne uskraćuje pravo, samo izvolite, nastavite. Član 106. Poslovnika bi nalagao da vi stisnete to zvonce i da zamolite kolege da budemo mirni i do kraja budemo pristojni i ovu tačku do kraja što pre završimo, jer meni ni nije cilj da ovde dugo govorim, niti mi je cilj da ovu situaciju učinim neprijatnijom po sadašnjeg generalnog sekretara, ali prosto, kao narodni poslanik i kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Dveri, ne mogu da ćutke posmatram takvu situaciju. Ne mogu da ne ukažem na zaista loše u Narodnoj skupštini. Ja bih rekao da su mi brojni poslanici SNS rekli da glavnu odgovornost za loše stanje u Skupštini upravo je na predsednici parlamenta Maji Gojković. Mnogi sa kojima ja razgovaram privatno u Skupštini su mi to potvrdili. Što se tiče generalnog sekretara Narodne skupštine Svetislave Bulajić, nismo bili često u kontaktu, ali moram da joj se zahvalim za zajednički rad u prethodne dve godine, pogotovo zato što sam kao student druge godine Pravnog fakulteta i bio u prilici da kod nje vežbam ustavno pravo i ni po čemu se nismo slagali. Imali smo suprotna politička mišljenja o svakom pitanju i često smo iznosili to na tim vežbama, ali ja nikada nisam trpeo bilo kakve posledice, jer je bila objektivna i profesionalna. Hvala joj kao generalnom sekretaru zato što je objektivno i profesionalno radila svoj posao i želim joj svu sreću u budućoj karijeri, takođe i budućem generalnom sekretaru Narodne skupštine želim svu sreću, koga takođe lično poznajem i nadam se da će profesionalno i odgovorno raditi taj posao. A vama ne služi na čast, iz vladajuće većine, što tako postupate sa svojim kadrovima. Hvala, kolega Nogo na vašoj diskusiji. Na osnovu člana 104. Poslovnika, poslanička grupa SRS neće učestvovati ni u raspravi, ni u glasanju vezano za ovu tačku oko generalnog sekretara. Mi ćemo se vratiti u skupštinske klupe kada budu rasprave o pojedinostima ovih zakona, odnosno predloga o kojima smo već završili raspravu. Tako da vas ostavljamo nasamo da na miru raspravljate o svojim kadrovskim problemima. Prijatno. Zaista je neobičan način na koji ste zakazali, odnosno dodali ovu tačku na raspravu na današnje zasedanje. Žao mi je što Maja Gojković danas nije došla i nije se udostojila makar toliko da predsedava ovom Skupštinom, nije imala hrabrosti da se suoči sa onim što čini. Znamo da je trpela velike pritiske i možemo samo da zamislimo, pošto smo prošli kroz iskustvo saradnje već sa ljudima koji predstavljaju ovu vladajuću većinu, kako izgleda kada čovek dođe na mesto na kojem želi da uredi nešto što je do sada bilo neuređeno. Podsetiću javnost danas, skandalozne sednice kojoj je prisustvovala i gospođa Bulajić, a koju je vodila predsedavajuća Gojković, kada je poslanicima opozicije ukradeno četiri sata vremena za raspravu i kada je ona više nego dostojanstveno istrpela sve uvrede koje su, nažalost, mogli da čuju i vide svi građani Srbije. Zaista je velika stvar ostati dostojanstven u tom trenutku. Ono što se gospođi Bulajić u ovom trenutku, da kažem, unazad pisanjem medija stavlja na teret daleko je manje od svih ostalih stvari koje mogu da se stave većini koju predstavljaju vladajuću većinu danas u Srbiji, počevši, ta ista Agencija za borbu protiv korupcije, koja je zaboravila na 24 stana nekadašnjeg gradonačelnika, možda i budućeg gradonačelnika Siniše Malog, počevši od toga da je ista ova vladajuća većina imenovala na čelo Agencije za borbu protiv korupcije čoveka koji je bio direktni donator predsedničke kampanje Aleksandra Vučića, počevši od toga da se na mnogim drugim mestima nalaze ljudi koji su bili donatori onog novca za koji i dan danas ne znamo kakvim je tokovima uopšte ušao u te legalne tokove finansiranja predsedničke kampanje. U tom smislu, dakle, mizerna stvar koja se stavlja na teret gospođi Bulajić svakako nije za osudu i nije nešto što nije ispravljivo, ako je i postojala neka eventualna okolnost u kojoj je ona pogrešila. Dakle, svako ko radi danas može da pogreši. Samo onaj ko ne radi apsolutno ništa ne može da pogreši. Poslanička grupa DJB i naš šef poslaničke grupe je bio u jednom trenutku ministar u Vladi iste ove vladajuće većine sa manjim ili većim izmenama i prošao je golgotu kada je želeo da uredi sistem. Gospođi Bulajić se danas na teret stavlja samo jedno. Ona je htela ovaj haos koji je u međuvremenu napravljen, a koji nije posledica samo poslednjeg mandata ove vladajuće većine, već i mandata mnogih drugih vladajućih većina. Ona je htela taj sistem da uredi. Zahvaljujem se još jednom u ime poslaničke grupe. Žao mi je što ćete danas biti razrešeni vaše dužnosti, ali ste makar dostojanstveno došli da odsedite ispred poslaničke grupe koja vas je postavila, pre svega, zbog vaših kvalifikacija na mesto na kom se danas nalazite. Izvolite. Zahvaljujem. Deo obrazloženja za razrešenje generalne sekretarke glasi: „Kako generalni sekretar svojim činjenjem u prethodnom periodu nije vršio poslove utvrđene zakonom i Poslovnikom, svojim postupcima ugrozio je funkcionisanje i rad Narodne skupštine stekli su se uslovi za podnošenje predloga za razrešenje. Neophodno je da se ova odluka donese po hitnom postupku, kako bi se što pre stvorili uslovi da Narodna skupština nastavi nesmetano da obavlja poslove iz svoje nadležnosti.“ Moja primedba se odnosi, ne dovodeći u pitanje Zakon o Narodnoj skupštini i pravo predsednice Narodne skupštine da podnosi ovakav predlog za razrešenje, jednak kao pravo za izbor, na hitnost koja je nepotrebna zbog svih nas. To je opet izbor kakva kultura se želi za procedure u ovoj Skupštini. Hoću da uz tu opasku dodam svoju molbu da probamo da se uzdržimo od zloupotrebe ili upotrebe medija kada je naš rad u pitanju. Nikada se ne uzdržimo od kritike, ko god da je predmet kritike, ali od upotrebe medija da pokušamo, jer je šteta zajednička. LJudi koji bi trebalo da imaju poverenje da se mi ovde na ozbiljan način bavimo njihovim životima, jer to nam piše u Ustavu i zakonu, radije čitaju, da li tabloidne, manje ili više, tekstove o Narodnoj skupštini. Ako išta dobro može da izađe iz hitnosti ove procedure za razrešenje, ja bih volela da bude naša zajednička odluka da svoje političke strasti, folklor koristimo kako god nam padne napamet i gde god, ali da pokušamo da instituciju u kojoj smo se zakleli ovde da ćemo obavljati neke poslove izostavimo iz svake vrste tabloidnog izveštavanja svih nas radi.

Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Nije prisutan. Izvolite. Veliku primedbu imam na način na koji je umuvana ova tačka dnevnog reda, navrat-nanos bez ikakve potrebe, a da ne bismo imali dovoljno vremena da se pripremimo za ovu sednicu, a mnogo toga želimo… Ništa mi nismo umuvali. Izvolite. Nastavite. Nemojte da ste nervozni. Niste ni trepnuli kada je poslanik Rističević prekjuče ovde nahranio sve fekalijama, s tim što sam ja sad to prevela na latinski, a meni spočitavate za reč umuvali. Nego šta ste uradili, nego ste umuvali. Znam da Poslovnik daje pravo da se ovo uradi, ali nema potrebe, niste morali ovo da uradite. Računali ste na to da opozicija neće biti na vreme obaveštena, da neće stići da se prijavi za reč, a ja želim da kažem mnogo toga još od septembra prošle godine o ovoj tački dnevnog reda i o svemu onom nepravednom što je ova vladajuća većina učinila generalnoj sekretarki. U septembru mesecu imali smo sednicu na kojoj je predsednica ove Skupštine, u direktnom prenosu RTS, izvređala Svetislavu Bulajić, citiram, rekla je – izlazi napolje, izlazi napolje i donesi mi podatke koje treba da mi doneseš. Drugim rečima, ona nije bila zadovoljna načinom na koji je generalna sekretarka merila vreme koje je potrošeno na raspravu o amandmanima. Generalna sekretarka je to radila onako kako Poslovnik nalaže, kako svaki državni službenik i treba da radi, a ne onako kako vladajućoj većini odgovara i zbog toga je stradala. Dalji razvoj situacije je, umesto da se ta ista predsednica, Maja Gojković, izvini generalnoj sekretarki koju je pred građanima u direktnom prenosu izvređala samo zato što je radila svoj posao kako treba, ona osvetoljubivo prijavljuje generalnu sekretarku Agenciji za borbu protiv korupcije, koju je SNS u međuvremenu u potpunosti upropastio i potpuno doveo pod svoj politički smo imali vređanje u Skupštini. Po hitnom postupku je Agencija već 19. oktobra donela konačnu odluku da je Svetislava Bulajić u sukobu interesa i da je nešto, kao bajagi, zgrešila. U septembru 2015. godine toj istoj agenciji podnela sam prijavu za sukob interesa protiv Aleksandra Šapića, još uvek je postupak u toku, a ovo se rešava za manje od mesec dana. Molim vas, odgovorno tvrdim, sekretarki Bulajić je namešteno i smešteno. NJoj se na teret uzimaju dnevnice za putovanje u inostranstvo od 15 evra dnevno, i to za četiri puta po tri dana. Nije ona išla na godišnji odmor, ona je išla u skupštinskim delegacijama, nekim poslom tamo, a stradala je - zašto? Čaršija skupštinska priča da ona sama sebi, po proceduri, ne može da potpiše svoj nalog za službeno putovanje, nego to mora da urade njeni zamenici, a oni su odbili to da urade. Stavlja joj se na teret da je isplaćivala sebi prekovremeni rad. Ona je ljudi prekovremeno radila. Ona je u sukob sa zamenicima došla zato što oni ne dolaze na posao, a ne dolaze na posao, jer imaju duplu funkciju pa rade i u RIK-u, pa kad ih zovu da rade u Skupštini, oni kažu – jao, pa radim u RIK-u. Čaršija skupštinska priča, a ono što čaršija skupštinska priča, vrlo često se ispostavi kao tačno. Na kraju, želim da se zahvalim Svetislavi Bulajić što je bila korektna. Ja sam ovde u Skupštinu ušla s predrasudom da kada generalnog sekretara dovede vladajuća koalicija da to znači da je on njihov čovek. Za ove dve godine bilo je situacija u kojima sam videla da je Svetislava Bulajić pokušavala da uvede red u Narodnoj skupštini. Što se tiče prekovremenog rada ove Skupštine, tu je donekle i uspela, jer mi smo 2016. godine radili i do iza ponoći. Hajde mi poslanici, nego što zaposleni u Skupštini moraju da dežuraju sve vreme dok radi ova Skupština. Ove godine mi radimo kako Poslovnik propisuje, uglavnom, u većini navrata do 18.00 časova, što znači da su i zaposleni u Skupštini pošteđeni nenormalno velike količine prekovremenog rada i da ima i ostaje im vremena i za njihove porodice. Još jedna stvar gde je Svetislava Bulajić pokušavala da uvede red, a imala je opstrukciju na svakom koraku, i to nije uspela da uradi. Pokušavala je da, kao ovlašćeno lice za sprovođenje Zakona o zaštiti građana od duvanskog dima, učini nešto povodom masovnog pušenja po kancelarijama. Nije mogla da ima puno uspeha u tome, zbog toga što zaposleni u Skupštini imaju savršen argument, kontraargument - pa, molim vas, pa poslanici puše po klubovima. Kako Svetislava Bulajić da zabrani poslanicima da puše po klubovima, pa i u skupštinskom restoranu? Ona to ne može da učini. A sa kojim autoritetom onda to zahteva od zaposlenih u Skupštini? Svetislava, hvala što ste pokušali. Hvala vam što niste odneli ostavku pod pritiskom, nego ste čekali da vas smene i tako nam kupili priliku da nešto kažemo. Povreda Poslovnika, Marijan Rističević, ili želite repliku? Replika, izvolite.

Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, možda u tuzi i bolu za izgubljenim izborima gospođa ne zna da mi je rekla da sam ja poslanike nazvao fekalijama. To je rekla i to ste svi mogli da čujete. Zoran Živković, a ja ni malo ne ličim na njega, ni fizički ni karakterno, srećom, je svima nama uputio dva puta reč – koprofagija, što znači da jedemo izmet. Ja sam na to reagovao i rekao da to nije lepo od njega. Ja ne štipam ljude, ne pljujem rude, ne psujem nepokretne majke. Sve se to meni desilo upravo od grupe čiji je predstavnik ovde govorio. Imam ja razumevanja zbog teškog poraza ovih što će verovatno otići a da se više nikada ne vrate. Ako se gospođi prividelo nešto u natalnim kartama i staklenoj kugli, ja joj opraštam, ali da se Griša pojavi. Hvala. Hvala kolega Rističeviću. Izvolite. Dala bih samo kratak komentar na to što predsednica Skupštine danas nije ovde. Kad već pričamo o karakteru, mislim da to na najbolji način odražava njen karakter. Ne čudim se ni vama, predsedavajući, što se divite prethodnom govorniku. Slažem se da ste svi sličnog karaktera. Samo ću da se vratim na ovo što vi ovde danas radite – ispoljavate silu koja će se, uostalom, u krajnjoj liniji, okomiti i na vas. Doći će vreme i za to. Meni je drago samo što mogu da vam čestitam i taj izborni rezultat kojim ste se hvalili ovde, koristeći vreme za raspravu za neke druge važnije stvari i da vam kažem da je to samo znak da građani Srbije sada znaju ko je jedini odgovoran za kvalitet njihovog života u budućnosti. Što se tiče same gospođe Bulajić, ja joj se zahvaljujem na dosadašnjoj saradnji. Nisam se bavila time koliko je ona zaista kriva ili ne, jer, podmetanja i način rada i nasilje Srpske napredne, nasilne stranke, nije čudno što sam pogrešila, je veoma poznato i meni, a i građanima Srbije. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, Poslanička grupa Srpske napredne stranke će podržati predlog gospođe Maje Gojković da se gospođa Svetislava Bulajić razreši funkcije generalnog sekretara Narodne skupštine. Pre svega, želim da kažem da ovima koji se raspituju zašto Maja Gojković nije u sali, pa da ne bi ostalo nedorečeno i da bi građani Srbije znali, Maja Gojković danas putuje u Čile, kao predstavnik predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, na svečanu inauguraciju novoizabranog predsednika Republike Čile. To se vama u životu nikad neće desiti, zato što građani Srbije ne žele da ih vi vodite. A da ne žele da ih vi vodite, pokazali su i rezultati nedavno završenih izbora u gradu Beogradu. Lično mislim da ovi hvalospevi gospođi Bulajić koji dolaze iz Poslaničke grupe „Dosta je bilo“ i Poslaničke grupe „Dveri“ meni lično više izgledaju kao neka medveđa usluga, jer kad vas hvale ljudi koji su u Narodnoj skupštini svirali gitaru, držali ruke u džepovima dok se intonirala državna himna, čupali mikrofon predsednici Narodne skupštine, unosili kamen u salu Narodne skupštine, psovali, pljuvali, vređali, ja mislim da vam to mnogo ne koristi. Ali, ja u to ne želim da ulazim. Činjenica je da postoje brojni problemi u funkcionisanju skupštinske administracije. Generalni sekretar je starešina skupštinske administracije. Postoje brojni primeri kršenja zakonskih i podzakonskih propisa, za koje je, po našem mišljenju, odgovorna gospođa Svetislava Bulajić. Ne tvrdim da je to činila sa nekom posebnom namerom. Ne mislim da je imala želju da se lično obogati, ali, činjenica je da je Upravna inspekcija konstatovala brojne nezakonitosti u načinu na koji je funkcionisala administracija Narodne skupštine Republike Srbije i za to je, po Zakonu o Narodnoj skupštini i po Poslovniku Narodne skupštine, jedino odgovoran generalni sekretar. Za razliku od vas bezgrešnih, nepogrešivih, koji nikada ništa u životu pogrešno niste uradili, koji jedino što znate to je da držite lekcije drugima, da posmatrate sa strane i da dobacujete, ali da ništa dobro niste uradili za građane Srbije, mi iz Srpske napredne stranke smo pokazali do sada više puta da imamo hrabrosti i smelosti da smenimo i ministre koji po našem mišljenju ne rade dobro ili ne rade dovoljno dobro svoj posao, a to činimo i danas. Ja želim da se zahvalim gospođi Bulajić na svemu onome što je dobro uradila za Narodnu skupštinu, ali, isto tako, da kažem i da Srpska napredna stranka, kao najjača poslanička grupa u Narodnoj skupštini koja ju je faktički i predložila, nije zadovoljna njenim radom i mi očekujemo da će na mesto gospođe Svetislave Bulajić doći neko ko će mnogo bolje, mnogo kvalitetnije, mnogo savesnije, požrtvovanije, profesionalnije, raditi svoj posao. Ne osporavam ja da gospođa Bulajić raspolaže ne malim teorijskim znanjem. Ali, da biste bili dobar rukovodilac, pored teorijskog znanja morate da imate i senzibilitet za ljude. Pokazalo se, nažalost, da u mnogim situacijama tog senzibiliteta nije bilo. U mnogim skupštinskim odeljenjima, odsecima, grupama i drugim organizacionim jedinicama postoje brojni problemi. Narušeni su međuljudski odnosi. Jednom broju ljudi je prestao radni odnos, a nije produžen, iz meni potpuno nepoznatih razloga. Nekima je i produžavan. Dakle, ima mnogo problema. Jedini način da se ti problemi reše jeste da stavimo tačku na ovu priču, da podržimo predlog gospođe Maje Gojković i da u narednom periodu izaberemo nekog ko će poslove skupštinske administracije raditi bolje nego što je to radila gospođa Bulajić. Gospođi Bulajić želim puno sreće i uspeha u nekom novom poslu, odnosno na nekom novom radnom mestu. Hvala doktore Martinoviću. Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Izvolite. Što se tiče same smene, kako da vam kažem, vi ste Svetislavu Bulajić predlagali za generalnu sekretarku Skupštine, mi za to nismo glasali, vi ćete je smeniti. Verujem da ste od reda uverili da je ona odgovorna za to što skupštinska administracija, koja je valjda jedina u Skupštini ne funkcioniše dobro, i to je zaista među vama, kako je neko od kolega rekao treba da rešavate svoja kadrovska pitanja sami. Međutim, nešto drugo je ovde važno. Gledam, dok su kolege ovde iz opozicije govorile i kako su podsmevale kolegama iz opozicije kolege iz SNS i kako su neki od vaših kolega kako se naslađujete, kako se slatko smejete, treba da se pripremite da vidite šta će se vama jednog dana desiti. Tako će vas jednom provući kroz tabloide, tako će vam jednom namontirati afere, tako će jednom zloupotrebiti institucije protiv vas, i onda će vas na jednoj podmetnutnoj sednici, u okviru podmetnute tačke dnevnog reda, bez reči obrazloženja, smeniti. E, drage kolege iz SNS, to što vi radite drugima, budite spremni da se uradi i vama onog momenta kada neko više ne bude trebao i vi ne budete potrebni, jer to je način na koji vi tretirate ljude. Na to svako od vas treba da bude spreman.

Mene interesuje kada su ti problemi u funkcionisanju skupštinske administracije počeli? Kada smo saznali da skupštinska administracija ne funkcioniše da je to danas moralo da bude na ovakav način stavljeno na dnevni red i to baš tog dana kada predlagač tačke dnevnog reda, naša predsednica koja valjda, red je, treba da obrazlaže narodnim poslanicima koji su za tu istu Svetislavu Bulajić glasali, nije tu. Danas kada ona baš ima neodložne državničke obaveze, mi moramo da raspravljamo o tome.

Ja bih volela da je predsednica Narodne skupštine ovako ažurna i kada su u pitanju druga razrešenja, čiji se predlozi nalaze u skupštinskoj proceduri. Mislim da se svi građani sećaju kako je obmanula javnost, kada je pre više od godina dana rekla, da će se lično postarati, lično založiti, lično glasati za to i lično razgovarati sa poslanicima da se i predlog za njeno razrešenje, koje smo podneli nađe na dnevnom redu. Očigledno da nije tako ažurna kada su u pitanju predlozi za druga razrešenja i volela bih da ste svi zajedno tako ažurni kada su u pitanju odluke i mišljenja i rešenja Agencije za borbu protiv korupcije. Ne, nego se to uzima selektivno. Ko nam ne odgovara, tu ili nećemo dati, pošto smo svuda postavili partijske ljude i nećemo dati mišljenje ili kada Agencija da preporuku za nečije razrešenje, e tu ćemo ignorisati mišljenje Agencije. Volela bih da mi predsednica odgovori na to kada smo saznali da Skupština radi protivzakonito, da ne funkcioniše, ne znam šta su sve dati kao razlozi u obrazloženju za ovo razrešenje, građani su saznali da nešto u tom odnosu ne funkcioniše onog dana kada je predsednica na jedan neprimeren, nekulturan, nevaspitan način vređala generalnu sekretarku u prenosu, zbog toga što generalna sekretarka nije dobro pripremila prevaru koju je predsednica ovde izvela, sa vremenom za rad.

Građani Srbije su saznali da problem u radu generalne sekretarke postoji onog dana kada nas je predsednica informisala poslaničke grupe nemaju više vremena za raspravu o amandmanima iako je e-parlament u tom momentu pokazivao da je za raspravu o amandmanima preostalo više od 500 sekundi. Kako se to lepše kaže, osim ovako. Dakle, to je bilo pre više meseci. Volela bih da je administracija jedini deo parlamenta koji ne funkcioniše, volela bih da budete svesni da u ovom parlamentu ne funkcionišu i mnoge druge podjednako važne, ako ne i važnije stvari i volela bih da se vi zabrinete time što nam stižu predlozi zakona o kojima ne stižemo ni da razgovaramo. Volela bih da vas zabrine to što ste i na ovoj sednici podneli toliki broj amandmana na prve članove prvih zakona, da opet neće moći da se razgovara o tome. Volela bih da vas brine to što nismo razgovarali o amandmanima na budžet. Volela bih da vas zabrine to što nas Vlada Republike Srbije ponižava, ignoriše, ne dolazi u parlament, ne odgovara na pitanja, što nemamo nikakvu kontrolu nad radom Vlade.

Volela bih da vas brine i to što smo prethodne godine radili samo dva meseca od silnih vaših stranačkih, unutar stranačkih, međustranačkih kalkulacija, prepucavanja, igrarija, računica, procena i ne znam ni ja čega. Volela bih da vas brine što vi odgovornog za taj problem u parlamentu ne vidite u sebi i ne vidite u onome ko vodi ovaj parlament. Zato sada glasajte kolege kako hoćete, radite šta hoćete, ali molim vas, da ono što ovde navodite da vam je nekakav standard, primenjujete u svakoj situaciji, pre svega, kada se radi o vama samima i o vašoj stranci i da nikada ne zaboravite da sve ovo što ste sada uradili, sutra može da se desi vama i da niko ni reč neće reći da vas brani. Izvolite. Dakle, ja neću niti da hvalim niti da kudim gospođu Bulajić, iz prostog razloga što moji kontakti sa njom u Skupštini Republike Srbije su uvek bili na korektnom odnosu i lično kao osoba koja voli da svim ljudima bude dobro, jedino što mogu da joj poželim jeste sreća u budućem životu i na budućim radnim zadacima koje će obavljati. Ne smeta meni ovde što je vladajuća većina imala volju koja je u jednom momentu bila takva da vi budete izabrani, danas je imala volju da vi više ne budete na mestu na kojem obavljate. Meni ne smeta, kažem, volja vladajuće većine, jer ona je većina, meni smeta način na koji je to odrađeno. Malopre sam razmišljao da li da govorim, a onda me je jedan cenjeni kolega svojim izlaganjem ipak nagnao da i ja kažem koju. Tražio sam onda u tom razmišljanju pravu reč, čini mi se, mnogo, mnogo, silno, eto, da ne kažem drugo. Vi imate većinu, vi imate silu, sve je to u redu, ali neke stvari jednostavno ne treba, to vam govorim prijateljski, vi znate da su i moji odnosi sa vama jako korektni, ne treba da se rade na ovaj način. Ne treba da narodni poslanik, nevezano narodni poslanik opozicije ili pozicije, koji je delegiran od strane nekog dela populacije i građana države Srbije, sazna nešto iz novina, a ne iz plenuma. Jer ovo što se sada dešava pre je izašlo u javnim glasilima Republike Srbije, pisanim, štampanim, elektronski štampanim, na to sam mislio, nego što to mi ovde znamo. To će neko da pomisli da je tako, ali opet mi znamo da smo već juče znali da će ovo biti danas. Sada dobijamo informaciju, meni je jedna druga stvar proceduralna zasmetala, ovde je podnet zahtev 9. marta, na današnji dan, i to je jedan od retkih zahteva za koga nemamo u koliko je sati to podneto. Pogledajte sve, uvek imamo satnicu. Radili ste nešto brzo. Kažete brojna kršenja, čuo sam po kuloarima, brojne nepravilnosti. Samo meni nije jasno da li ste to saznali jutros ili ste znali juče, ili ste znali pre mesec dana, ili ste hteli da izdemonstrirate i onda objašnjenje, apsolutno po Poslovniku koji je važeći, ja kažem – trudim se da ga uvek ispoštujem, piše da je to moguće, kad imamo većinu. Znamo mi vrlo dobro kako se pojavila većina i znamo do pre pola sata i do pre sat vremena, mi koji od jutros sedimo sa ove strane, ali kad kažem ne sa ove strane, ja ovde između mene i vas ne vidim šanac, mislim da smo svi okrenuti državi Srbiji i da ona treba da nam bude na prvom mestu, znamo koliko nas je bilo i sad odjednom imamo većinu. Čini mi se da je to moglo da vrlo lepo i lagano, iz poštovanja i prema gospođi koja je taj posao radila, znam i ja to što je kolega Martinović spominjao, izvinjavam se što sam ime spomenuo, ako on bude smatrao da ima razloga da replicira on će to iskoristiti, a ime mi se omaklo, znam i ja za te odnose i ta pričanja o kojima je i on pričao. Ali, mogli smo to lepo, normalno da stavimo u tačku dnevnog reda, da to ide svojim tokom i da bude sve normalno, iz poštovanja prema gospođi koja je radila, na način verovatno, opet ne sumnjam, imala volju, nije imala volju, grešila, nije grešila. Nemojte i ne morate, jer imate zaista većinu ogromnu da demonstrirate ponekad nepotrebnu silinu. Onda onima koji ne misle kao vi, a dozvolićete da je pravo čoveka da misli na način na koji smatra da je za njega korisno i svrsihodno, stiču nepotreban ili potreban utisak da se nešto radi na nekom drugom mestu, koje nije nažalost ovo mesto, a ovo mesto treba da bude mesto koje predstavlja vrhovni zakonodavni organ i odluke koje odavde proisteknu, od onih koji su i u poziciji i koji su u opoziciji, treba da budu odluke koje su na korist naroda. Meni je ovo zasmetalo, a vaša volja, vi ćete izglasati kako želite. Hvala. Izvinjavam se za grešku od malopre. Tatjana Macura ima reč sada. Ne želite. Prijavite se. Izvolite. Pitanje razrešenja, odnosno izglasavanja nepoverenja ili smene generalne sekretarke Skupštine je, kako bih rekao, unutarskupštinsko pitanje i građani od nas ne očekuju da ih previše zamaramo našim unutrašnjim pitanjima. Oni od Skupštine očekuju rezultat, a to su zakoni, imenovanja najboljih kandidata za funkcije na koje Narodna skupština imenuje i bira i zakoni koji će njihov život poboljšati. Međutim, kada je već vladajuća većina ovo unutarskupštinsko pitanje stavila na dnevni red, onda nije zgoreg iskoristiti retku priliku da se o događajima u Skupštini prozbori, jer ne bi bilo loše reći par reči i o anomalijama koje nas sprečavaju sve zajedno da ispunimo očekivanja građana koja oni imaju, kada je rad ovog doma u pitanju, a te anomalije su mnoge. Ja ću sada samo neke spomenuti. Primera radi, način sazivanja sednica, i to takav način da se sitnim smicalicama pokušava opozicija onemogućiti da podnese dopune za dnevni red, pa kada se sazna da je to opozicija ipak uradila, onda se sednica pomera u drugi termin za koji se gleda da opozicija ne stigne da preda dopune dnevnog reda ili ovlašćenja za raspravu i slične neke stvari. Već su neke kolege ovde spominjale da smo imali sednicu u kojoj je na sistemu e-parlamenta pisalo na ekranu, svi smo to videli, ja znam da ste i vi sa druge strane ove sale to videli, jer znam da umete da koristite računar, ne potcenjujem vas, naprotiv, pisalo je na ekranu da je za raspravu o amandmanima ostalo 257 minuta… Evo, sada ćemo doći do toga. Jer sam lično o ovome oči u oči za ovim pultom razgovarao i sa sekretarkom, pa hoću da vidim da li je to nešto što vredi i gospođi Bulajić staviti na teret ili ne. Dakle, na ekranu e-parlamenta pisalo je da je ostalo 257 minuta kada je predsedavajuća rekla da je vreme potrošeno, pa je onda oko tog vremena došlo do konflikta između gospođe Gojković i gospođe Bulajić, koji je u direktnom prenosu viđen, kada je rečeno – izlazi napolje i donesi mi podatke. Onda je gospođa Bulajić, naravno, morala da izađe napolje i da donese podatke koje je gospođa predsednica Skupštine želela da ima. Da li su to bili tačni podaci? Videli smo na ekranu e-parlamenta da nisu. Onda smo imali sistem da je amandmansko vreme mereno u stvarno potrošenim sekundama. Ako neko govori 30 sekundi, skine sistem 30 sekundi. Onda je naprasno na prethodnoj sednici uvedeno zaokruživanje na puna dva minuta, suprotno Poslovniku. Da li su to sve stvari koje se imaju staviti na teret generalnoj sekretarki Skupštine? Ko je mogao reprogramirati sistem e-parlamenta da se poslanicima u ovom domu zakine vreme za raspravu o amandmanima? Konačno sada imamo i zakidanje vremena za raspravu o amandmanima kada vlast podnosi stotine amandmana na sopstvene zakone, verovatno zato što misli da oni ne valjaju. Pa ćemo onda doći u priliku da u ovom domu možemo progovoriti samo o prvih par članova prvog zakona na dnevnom redu i to će biti to. Da li će građanima od toga biti bolje? Siguran sam da neće. Da li je za to sve kriva gospođa Bulajić, koju danas ovde, u duhu pravih komunističkih diferenciranja kadrova, smenjujete, uz licemernu želju da ima puno sreće na sledećem angažmanu i licemernu zahvalnost? Izvinjavam se ako sam uvredio, nije bila namera, ali duboko sam ubeđen da ne postoji prava iskrenost kada se gospođi Bulajić zahvaljuje na dosadašnjem radu. Dakle, sve to nema veze sa gospođom Bulajić, to sve ima veze sa načinom na koji ovu Skupštinu vode oni koji njome predsedavaju, jer sve ovo je u nadležnosti njih, a ne gospođe Bulajić. Dakle, ovom smenom ništa se u ovom domu popraviti neće, samo će vladajuća većina dobiti još jedno radno mesto na koje će moći nekoga da namesti. Konačno, kada je reč o hrabrosti vladajuće većine da smenjuje ministre koji ne rade dobro i da to radi bez pardona, o toj hrabrosti govori činjenica da predlagač ove tačke dnevnog reda i ove smene nije došao. Da, jeste na važnom državničkom putovanju, ali lakoća sa kojom smo ovo stavili na dnevni red navodi me na zaključak da je sa jednakom lakoćom ovo moglo biti stavljeno na dnevni red bilo kada, u bilo kom trenutku, kada gospođa predlagačica može ovome prisustvovati. Jer, ta ista gospođa predlagačica ove tačke dnevnog reda je hrabro pre godinu dana izjavila da će rado staviti na dnevni red raspravu o poverenju njoj pa to do dana današnjeg još uvek nije uradila, uprkos zahtevu koji i dalje stoji u skupštinskoj proceduri i koji od skoro bivša sekretarka nije u proceduri zagubila. Kao što je koleginica Jerkov rekla, ako forsirate ovakav način obračunavanja sa ljudima, ako ste spremni upotrebiti i „Blic“ koji u svoj naslovu već bivšu gospođu Bulaji sekretarku naziva bahatom i medijski je linčuje, onda budite spremni da sutra i vi bude žrtve istog ovakvog starog klasičnog komunističkog kadrovskog diferenciranja kada vam istekne rok upotrebe. Izvolite.

Po tabloidima su provlačili i Aleksandra Vučića i Sinišu Malog, sada u ovoj kampanji su provlačili i Irenu Vujović, provlačili su Maju Gojković, ja sam bio nebrojeno puta tema tabloida. Čovek je napravio strašno zlodelo, konkurisao je kod Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu za dobijanje sredstava za kupovinu novog traktora, konkurisao je za zakup poljoprivrednog zemljišta, i on je najveći kriminalac u Srbiji. To su vaši tabloidi. Sve ove priče u Aleksandru Vučiću, o nekakvim prislušnim centrima, o sprezi sa pitaj boga kime, ko je locirao Ratka Mladića? To su sve tekstovi iz tabloida. List se zove „Tabloid“, izvor Milovan Brkić. Dakle, nemojte vi da nam držite predavanje o tome kako se ljudi provlače kroz to tabloidno blato. Vi to radite svaki dan. U Republici Srbiji danas imate, ja ne znam, jedno ili dva najviše, elektronska glasila koja su naklonjena politici koju zastupa Aleksandar Vučić, svi ostali mediji su vaši. Nemojte mi reći da je Vučićev „Danas“, da je N1 Vučićev, da je „Vreme“ Vučićevo, da je NIN Vučićev, da je „Ekspres“ Vučićev. Ali, ni sve to što je vaše od medija nije vam pomoglo da pređete cenzus na izborima za Skupštinu grada Beograd, jer vi nemate drugu politiku sem mržnje prema SNS, prema Aleksandru Vučiću. Još nešto da vam kažem, gospođa Bulajić, uz svo dužno poštovanje, nije izabrana na konkursu za generalnog sekretara, nego je izabrana političkom odlukom. Dakle mi smo na terenu politike, ne na terenu struke i nauke. Kao što se predsednik Republike ne bira na konkursu, kao što se predsednik Vlade i ministri ne biraju na konkursu, kao što se poslanici ne biraju na konkursu, tako se ni generalni sekretar nije birao na konkursu nego ga je izabrala skupštinska većina koja ima puno pravo i da ga razreši sa te funkcije.

Stranka koja hoće da se preregistruje da bi izbegla plaćanje svojih dugova, stranka koja hoće da promeni naziv i logo da bi izbegla plaćanje svojih dugova, stranka u kojoj se ne zna ko je predsednik, ko je potpredsednik, ko je predsednik gradskog odbora, ko je za šta odgovoran, priča nama iz SNS nešto o međustranačkim prepucavanjima. LJudi, vi morate da shvatite jednu stvar, izbori se dobijaju napornim i teškim radom. Iza sebe morate imati dobro organizovanu političku stranku. Vi to nemate i zato ćete izbore da gubite iz godine u godinu. Izbori se ne dobijaju na Fejsbuku, izbori se ne dobijaju na Tviteru, izbori se ne dobijaju na vajberu, izbori se dobijaju tako što imate jaku stranku od mesnog odbora do predsedništva stranke, imate jako i sposobnog lidera kome narod veruje. Vi od toga nemate ništa.

I kaže znamo mi jutros koliko je bilo, a vidite koliko vas je sada. Gospodine Vesoviću da vas ja podsetim na čuvene reči Nikole Pašića – za narod demokratija, za članove stranke disciplina. Ovde sede članovi političkih stranaka koji su izašli na izbore i kojima je narod ukazao poverenje i za razliku od vas licemera koji ste se registrovali kao kojekakva udruženja građana, kao nevladine organizacije i kao takvi ušli u parlament, i sad ne podležete kontroli od strane Agencije za borbu protiv korupcije. Mi smo izašli kao političke stranke, dobili poverenje naroda i imamo obavezu da Narodnoj skupštini Republike Srbije predstavljamo svoje političke stranke.

Pitali su neki od vas, šta će nam doneti politika koju vodimo. Pa, već je donela, donela je međunarodni ugled Srbiji, donela je to da smo sačuvali suverenitet nezavisnost i teritorijalni integritet, da nas poštuju i Vašington i Brisel i Moskva. Doneli smo to, mnogo više investicija, mnogo više novih radnih mesta. Imamo mnogo veći stepen bezbednosti za naše građane. Postižemo uspehe ne svim poljima, nedovoljno brzo ali ih postižemo. Nije lako Srbiju izvući iz blata u koje ste nas svi vi zajedno uveli. To i ova današnje sednica pokazuje.

Ne branite vi danas Svetislavu Bulajić, baš vas briga za Svetislavu Bulajić. Kad je bila tako kvalitetna i dobra, tako stručna i uspešna, pa što niste glasali 2016. godine za nju. Ne, vi danas pokušavate da napadnete SNS, koja ima hrabrosti da kaže – nismo zadovoljni radom generalnog sekretara, zahvaljujemo joj na svemu onome što je uradila, ali tražimo boljeg kandidata. Za razliku od vas, koji ste se zaglavili u vremenu i prostoru i koji mislite da ste nepogrešivi i nedodirljivi, mi smatramo da uvek može bolje, da uvek može da se ide napred, da uvek može da se ide jače, brže. Zato to i radimo i bolje, gospođo Stamenković. Nego, gde vam je predsednik, to mene zanima. Gde vam je predsednik Saša Radulović, da kaže i on neku reč. Vrlo pametan, vrlo pošten čovek, vodio stečajeve u 17 firmi istovremeno, zaključivao ugovore sam sa sobom, bogatio se na račun ovog napaćenog naroda. Pa, gde vam je taj vaš predsednik, taj koji je najavljivao epohalne promene, on će da smeni Aleksandra Vučića, držao predavanja o Vučićevom bratu, o mami, tati i tako dalje. Gde vam je predsednik ovaj što je unosio kamen u Narodnu skupštinu? Mene veoma čudi, u stvari i ne čudi me, da vam budem iskren, terminologija koju danas koristite, čim vi ne znate ko je Slobodan Jovanović, Uroš Predić, ko je Nadežda Petrović, onda su normalni termini – vi ste nešto umuvali. Zoran Živković juče kaže meni – čibe. To je sve, znate, demokratski, to je građanski, to je evropski, fensi, super, to je sve u skladu sa evropskim standardima, ja vam kažem da nije. Ako želite više uspeha na sledećim izborima moraćete, dame i gospodo malo da se promenite. Tema amandmani.

Vidim ovaj vaš „Blic“ raspisao se o tome, kako poslanici SNS imaju hrabrosti i pravo da podnose amandmane. Amandmani imaj dve svrhe i dva cilja. Prvi cilj, je da dopune ili poprave tekst Predloga zakona. Drugi cilj koji mi želimo da postignemo to je da promovišemo politiku za koju se zalažemo i to činimo preko amandmana i niko vama, dame i gospodo iz tih žalosnih ostataka srpske opozicije ne brani da govorite o vašim amandmanima, ali ćete govoriti u okviru vremena koji vam daje Poslovnik, a koji ste sami doneli. U godinama kada ste smatrali da vas niko nikada neće smeniti sa vlasti i da će doživotno Boris Tadić biti predsednik Republike, da će doživotno žuto preduzeće vladati Srbijom i da će doživotno žuto preduzeće biti gospodar života i smrti u Srbiji. E, onda se situacija preokrenula pa Poslovnik koji vam je 2009, 2010, 2011. i u prvoj polovini 2012. bio idealan, bio demokratski, dobili ste pozitivna mišljenja evropskih relevantnih tela, sada vam odjedanput ne valja. Imaćete vi vremena da diskutujete, ali u okviru vremena koje vam daje Poslovnik. I samo da vam kažem još nešto nikada više se neće desiti situacija da nam vi koji ste na izborima dobili jedan, dva, tri i po procenta, danima govorite šta ne valja u predlozima zakona a da svi ovi ljudi koji ovde sede i koji predstavljaju ubedljivo većinu građana Srbije ćute. Ne, od sad će većina da govori, govorite i vi, pa će građani Srbije da izmere ko je u pravu. Ali, nemojte da očekujete, nemojte da očekujete da ćutimo danima dok govori Balša Božović, dok govori Saša Radulović, dok govori Boško Obradović, i njima slični. Više nema ćutanja, sada će svi poslanici SNS, svi poslanici poslaničke grupe Pokreta socijalista, Narodne seljačke stranke i Ujedinjene seljačke stranke Srbije da govore i svakoga dana ćemo ukazivati na dobre stvari koje za državu Srbiju i građane Srbije i za srpski narod uradio i predsednik Republike Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije, a i mi ovde narodni poslanici koji predstavljamo veliku, ogromnu većinu građana Srbije. Hvala kolega Martinoviću. Polako samo. Ko se javio da reklamira povredu Poslovnika? Srđan Nogo, izvolite.

Pazite, da li vi mene vidite? Član 106, 107. govornik može da govori o tački dnevnog reda a pride je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Prethodni govornik je govorio najmanje o tački dnevnog reda, a najviše o oceni političkih prilika u zemlji, a takođe u svom govoru na uvredljiv način se izjašnjavao opoziciji. Ukoliko ste vi toliko veliki i brilijantni nema potrebe da govorite terminologijom kako je to koristio gospodin Martinović, kada je govorio o kolegama sa suprotne strane koji predstavljaju opozicione narodne poslanike. Ja samo da kažem da ja ne reklamiram povredu Poslovnika, nego ukazujem na povredu Poslovnika. To sam zaboravio, jer mi nisu dale kolege preko puta da ispravim vas terminološki. Znači član 106, 107. zaista nema potrebe da se na takav način kvalifikuju poslanici opozicije. Ovo što ste vi rekli gospodine Martinoviću u vašem izlaganju je veliki skandal i vi dobro znate da parlamentarna demokratija ne funkcioniše na takav način, s obzirom da ste profesor na fakultetu, ali naravno, možete kako hoćete, ali ne možete dokle hoćete.

Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96.

Dame i gospodo narodni poslanici, danas je moja koleginica u prepodnevnoj raspravi morala da bude „panter“ da bi se javila za reč, jer brzina koja se meri u mili sekundama, jer narodni poslanici su osuđeni, posebno iz redova opozicije da se javljaju za reč, a sada zbog galame koju proizvodi vladajuća većina, vi niti vidite, niti čujete ljude koji stoje ispred vas i koji vam sugerišu da imaju pravo na reč. Neću vam dozvoliti da tako razgovarate, da tako govorite o Narodnoj skupštini.

Da rezimiram ovu raspravu, pohvaliću efikasnost još jednom Agencije za borbu protiv korupcije kao što je već rekla moja koleginica Branka. Ona je dakle za manje od mesec dana donela rešenja po kojem nalaže da mi razrešimo danas dužnosti ili koji dan već kako dolazi na dnevni red, da razrešimo dužnosti generalnu sekretarku na mestu na kome se nalazi. Ono što Agencija za borbu protiv korupcije ni dan danas nije uradila, to je da na primer nije naložila da se ispita misteriozno nestajanje of šor kompanije jednog od ministara u aktuelnoj Vladi.